Já bych si dovolila seznámit přítomné s procedurou.

Po projednání tohoto návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu tohoto zákona v následujícím pořadí: za prvé návrhy technických úprav podle § 95 2 jednacího řádu, které ovšem nezaznamenávám.

Děkuji paní zpravodajko. Není tomu tak. I tato procedura se mi zdá jednoduchá. Pokud není námitek, můžeme podle ní postupovat. Budeme hlasovat o přednesené proceduře.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím, můžete, paní zpravodajko, pokračovat.

Pan ministr?

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Dále bychom hlasovali o návrhu pod bodem B, který se týká účinnosti. To je můj pozměňovací návrh. Pana ministra? Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 209, do kterého je přihlášeno 173 přítomných. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Jedná se o vyšetřování trestných činů ozbrojených sil vojenskou policií, kde pan poslanec požadoval vypuštění. Pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 210, do kterého je přihlášeno 173 přítomných. Pro 48, proti 93. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 211, do kterého je přihlášeno 172 přítomných. Pro 45, proti 99. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Dále zde máme návrh pod bodem D2. Jedná se o zkrácení doby pro výkon trestu obecně prospěšných prací z dvou let na jeden rok opět kolegy Schwarze. Pan ministr?

Proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 212, do kterého je přihlášeno 173 přítomných. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Jedná se o legislativně technickou úpravu. Stanovisko pana ministra.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Jedná se o změnu trestního řádu a o změnu trestního zákoníku. Jedná o legislativně technickou úpravu. Pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Pan ministr?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 215. Přihlášeno 173 přítomných. Návrh byl zamítnut.